Prosím, berte proto pochybnou úroveň ministerské práce pana Zbyňka Stanjury v úvahu při schvalování očekávané novely státního rozpočtu.

Za hnutí ANO mohu rozhodně garantovat, že tyto škody budou ministru financí a jeho poradcům vyčísleny do posledního milionu korun, a zároveň žádám o zařazení mimořádného bodu, kterým je Ztráta věrohodnosti ministra financí Zbyňka Stanjury, v termínech a datech tak, jak jsem to uvedla v úvodu svého vystoupení.

Děkuji. A nyní tedy vystoupí s přednostním právem pan předseda Okamura, přihlášený k pořadu schůze, a následuji já se svou přihláškou. Prosím ještě o ztišení, kolegyně a kolegové. Pane předsedo, máte slovo.